Děkuji, pane předsedající.

Pane poslanče, děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

Neuvěřitelné!

A já jsem tady četl panu premiérovi druhou větu, to, co jste udělali pro lidi nic.

Není to pravda. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Jsem si vědoma, že pan ministr Lipavský je omluven a že dostanu písemnou odpověď. Vážený pane ministře, jsem si dobře vědoma současné mezinárodní situace, avšak nepřestávám věřit v mírové řešení invaze na Ukrajině a zabývám se tématem dalšího rozvoje nejen mezinárodních vztahů, ale také ekonomiky České republiky.

Výsledkem jsou reálné zakázky a spolupráce, které mnohonásobně vrátí investice vynaložené na realizaci účastí.

Českou republiku vnímají jako důležitého partnera.

Dovoluji si přeskočit další odůvodnění a přejdu k otázce, abych nepřekročila dvě minuty. Dále bych ráda znala odpověď na otázku ohledně rozpracovanosti příprav na tuto významnou událost. Doufám, že se zúčastníme a budeme důstojně reprezentovat Českou republiku.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Podle vašich slov vláda počítá s tím, že do České republiky může přijít až půl milionu lidí z Ukrajiny. Před českým školstvím tak stojí opravdu velká výzva připravit se na příval ukrajinských dětí. Vím, že není nutné řešit nástup těchto dětí do základní školy ihned, povinnost plnit povinnou školní docházku je nutné zajistit samozřejmě až poté, co se situace dítěte a jeho rodičů vyřeší po stránce místa pobytu, po stránce materiálního zabezpečení i finančního zabezpečení. Nicméně první desítky až stovky dětí se už do škol hlásí nyní, proto se ptám, jak jsou naše základní školy připraveny na příchod desítek tisíc ukrajinských dětí. Vím, že dnes byla školám doručena metodika ministerstva školství, jak postupovat při integraci ukrajinských žáků. Ta se mi zdá dost obecná, ale věřím, že bude postupně dopracována i na základě podnětů a dotazů ze škol. Klíčová otázka však je, zda bude možné navyšovat stávající kapacity škol. A na závěr.

Ale ptám se, co výuka češtiny, protože existuje přece předpoklad, že zde ukrajinští občané budou žít i dlouhodobě, a v tom případě nejpozději od září budou muset žáci stejně chodit do českých škol. Paní poslankyně, děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, tváří v tvář situaci na Ukrajině si stále více uvědomujeme, že záchrana lidských životů a zdraví se bez záchranářů neobejde.

Tato profese je přitom potřeba čím dál tím více.